Třetí návrh směřoval k Úřadu pro jadernou bezpečnost.

Já bych vás poprosil, abyste zvážili zejména otázku těch náměstků.

Pokud má náměstek na starosti kus ministerstva, tak to samozřejmě trafika není, je to práce jako každá jiná. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně?

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji jménem Ministerstva zahraničních věcí za projednání i proběhlou rozpravu. Znovu bych chtěla připomenout, že smyslem této novely je, že se jedná skutečně o dílčí urgentní novelu, zaměřenou pouze na zahraniční službu, kde je popřen po určitou část ten základní princip státní služby, kterou je stabilita daných služebních vztahů. V tomto případě zahraniční služba potřebuje zohlednit princip rotace, který je pro naši diplomacii přirozený.

Co se týká otázek, které položil pan poslanec Stanjura, tak jenom velmi stručně.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni a žádám pana zpravodaje...

O totéž potom požádám paní ministryni. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi tedy nejdříve navrhnout proceduru.

Nicméně navrhuji tedy za výbor odsouhlasenou proceduru takto: Poté bychom hlasovali o návrhu pod písmenem D, to je paní poslankyně Pastuchová. V případě, že bude přijat, byl by nehlasovatelný A1, což je návrh ústavněprávního výboru. Chci jen upozornit na to, že jediný rozdíl mezi těmi dvěma pozměňovacími návrhy je, že jsou tam rozdílné doby, za které může být zaměstnanec vyslán na zahraniční službu bez jeho souhlasu. Vždy je to 6 měsíců maximálně, rozdíl je, že paní poslankyně Pastuchová navrhuje, aby to bylo v rozmezí 9 let, výbor navrhuje, aby to bylo v rozmezí 5 let. Takže to je jediný rozdíl.

Poté bychom hlasovali A2 samostatně, to je otázka tedy věku velvyslanců. Poté bychom hlasovali v pátém hlasování A3, A4 společně jedním hlasováním, to je také pozměňovací návrh ústavněprávního výboru. Za šesté bychom hlasovali B1, to je mnou načtená legislativně technická úprava k části, kterou mění ústavněprávní výbor. Poté bychom hlasovali návrh E, což je pan poslanec Velebný.

Za další bychom hlasovali B2, to je můj návrh, který se týká možnosti snížit nebo zvýšit osobní příplatek ze strany představeného.